Ako nemate tu informaciju, dajte pauzu, pa neka vide službe šta nije u redu. Vi niste ovlašćeni predstavnik predlagača za prestanak mandata predsednika, jeste za izbor novih članova. To je posebna tačka.

Pošto nemamo ni listu govornika prijavljenih za diskusiju, zaključujem jedinstveni pretres. Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda - PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I DVA ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke. Da li želi reč predstavnik predlagača, narodni poslanik mr Dejan Radenković, član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 140. Zakona o javnim nabavkama, stavovima 2. i 6. je predviđeno da predsednika i članove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki bira i razrešava Narodna skupština, a na predlog nadležnog Odbora za finansije i nakon sprovedenog javnog konkursa. Izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koje je Skupština izglasala 31. jula, a stupile su na snagu 12. avgusta, broj članova Republičke komisije je povećan sa šest na osam članova i članom 90. je predviđeno da će dva nova člana Republičke komisije biti izabrana u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. Kako je u međuvremenu predsednik Republičke komisije, a upravo smo konstatovali njegovu ostavku, 22. juna podneo neopozivu ostavku na funkciju predsednika Republičke komisije, na koju je izabran odlukom Narodne skupštine 26. marta 2013. godine, ja mogu da kažem da je, na osnovu ovlašćenja iz člana 140. st. 2. i 6. i član 90. zakona, Odbor odlukom 13. avgusta pokrenuo postupak reizbora predsednika i dva nova člana Republičke komisije i sa tim u vezi objavio javni konkurs u „Službenom glasniku“, na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije i u dnevnom listu „Politika“ Svi imate obrazloženje, ali moram ovo da ispričam zbog građana koji prate zasedanje Narodne skupštine. Rok za podnošenje prijave je bio 14. septembar i na javni konkurs je pristiglo ukupno 16 prijava. Na sednici održanoj 4. septembra Odbor je obrazovao radnu grupu za sprovođenje postupka za izbor predsednika i dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki sa zadatkom da sprovede ovaj postupak koji je obuhvatao da se izvrši pregled prijava na javni konkurs, pregled prateće dokumentacije uz prijave, provere iutvrđivanje ispunjenosti svih uslova navedenih u javnom konkursu, utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor kandidata, utvrđivanje principa za izradu i sačinjavanje predloga pitanja za test provere stručne osposobljenosti iz oblasti javnih nabavki, formiranje testa, sprovođenje testiranja i pregled i utvrđivanje rezultata testiranja kandidata i izbor predsednika i dva člana Republičke komisije. Radna grupa je u skladu sa svojim ovlašćenjima, na sastancima održanim 4. septembra i 15. i 23. oktobra, pregledala pristigle prijave kandidata, utvrdila koji kandidati ispunjavaju uslove da se nađu u daljem postupku za izbor i dogovorila principe za sprovođenje testa za proveru stručne osposobljenosti iz oblasti javnih nabavki kandidata za izbor predsednika i dva člana Republičke komisije, a o čemu je naravno obavestila i Odbor. Moram da napomenem da je na sednici održanoj 23. oktobra Odbor, naravno opet na predlog radne grupe, utvrdio principe za sprovođenje testiranja kandidata i izbor predsednika i dva člana Republičke komisije, kao i listu pitanja za kvalifikacioni test. Testiranje kandidata je obavljeno u Domu Narodne skupštine Republike Srbije i po završetku testiranja radna grupa je izvršila pregled i utvrdila rezultate testiranja. U skladu sa članom 20. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor je na sednici održanoj 2. novembra obavio razgovor sa kandidatima za predsednika i dva člana Republičke komisije, naravno koji su prošli kvalifikacioni test i na osnovu svega gore navedenog Odbor je na sednici održanoj 17. decembra utvrdio Predlog odluke o izboru predsednika i dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, tako što je za predsednika predložio Hanu Kukić, a za dva člana su predloženi Branimir Blagojević i Jasmina Milenković. Ja bih samo ukratko, mada svi imate priložene biografije, ali opet zbog javnosti, da napomenem ono što proizilazi iz sprovedenog postupka, iz njihovih biografija, iz njihovog usmenog odgovora na naša pitanja i mogu da kažem da je Hana Kukić predložena za predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja se javila na to upražnjeno mesto. Što se Odbora za finansije tiče, ostavila je izvanredan utisak i pokazala odlično znanje iz oblasti javnih nabavki.

Znanje u oblasti javnih nabavki možete videti iz njene biografije i stekla ga je u Javnom preduzeću PTT Srbija u sektoru javnih nabavki. Kao izvestilac, to moram da napomenem, prema dostupnim podacima, broj i efikasnost rešenih predmeta je bio na veoma visokom nivou i zbog svega navedenog, mišljenja smo da je Hana Kukić jedini mogući kandidat za predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Kada su u pitanju druga dva kandidata za članove Komisije, mogu da kažem, što se tiče Jasmine Milenković, koju predlažemo za jednog člana, da je u jednom sazivu već bila član veća Republičke komisije. Deset godina je radila na različitim poslovima i savršeno je upoznata sa principima rada, zahtevima i izazovima koji proističu iz obaveze na funkciji člana. Kada je u pitanju drugi kandidat Branislav Blagojević, možemo slobodno reći da je mlad, ali već u potpunosti dokazan stručnjak u oblasti javnih nabavki, koji pored formalnog obrazovanja iz ove oblasti poseduje dugogodišnju praksu bavljenja javnim nabavkama u NBS. Njih dvoje su pokazali zavidno znanje i na pismenom i na usmenom delu konkursa,predstavivši sebe kao osobe od autoriteta i integriteta, pa je tako i Odbor odlučio sa tim u skladu. Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, izborom predsednika i dva člana veća Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, i to, duboko sam uveren, izbor predloženih kandidata neophodan je kada je reč o daljem radu sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. Sa tim u vezi, sa daljim uspešnim pregovorima naše države sa EU u sklopu poglavlja 5 a to su javne nabavke.

Hvala, predsedavajući. Poštovane kolege, žao mi je što se ponovo olako koristi odredba Poslovnika iz člana 168. koji govori – izuzetno se može po hitnom postupku pristupiti izboru funkcionera koje bira Skupština. Iz obrazloženja ovlašćenog predlagača ja nisam shvatio gde je ta izuzetnost i zašto je potrebna ta brzina, odnosno nisam čuo zašto nije u roku koji je propisan zakonom, a sam ovlašćeni predlagač je ovde rekao 90 dana od dana stupanja na snagu trebali su da budu izabrani novi članovi, za dva više koliko je Skupština usvojila krajem jula meseca ove godine. Ako je zakon stupio snagu 12. avgusta, 90 dana to je neki 10. novembar, danas je 18. decembar, znači više od mesec dana ponovo kasnimo, ponovo nismo ispunili rok koji smo ovde sami sebi dali, odnosno rok koji vladajuća većina nije dala. Odbor je čitajući obrazloženje uradio svoj posao skoro do kraja na vreme, 2. novembra, kaže, održani su razgovori sa kandidatima, ali onda od 2. novembra do 17. decembra ništa. Tišina i onda 17. decembra Odbor dolazi sa predlogom za izbor predsednika i dva člana ove komisije. Mislim da to nije u redu, hajde tako blago da kažem, da ne koristim teže reči. Stavljate ovde Skupštinu pred svršen čin da raspravljamo o kandidatima čija smo imena i biografije mi kao narodni poslanici videli tek juče i trebamo danas da ih izaberemo za ovu važnu funkciju. Važnu, kako bi poboljšali proces javnih nabavki, kako bi ga ubrzali, kako se ne bi dešavalo ono što nam je ministar zdravlja ove nedelje govorio da zbog žalbi u procesu javnih nabavki nije mogao da se uradi integrisan, informacioni sistem u zdravstvu, pa smo morali da menjamo zakon. Znači, problem ove većine je ta bahatost, ta neodgovornost s kojom se pristupa izvršenju poslova najodgovornijih poslova i završetku poslova u onim rokovima koji sami sebi odredimo. Znači, sama ova Skupština je usvojila rok od 90 dana, a evo ispada da treba 130 dana da se završi taj posao. I to je neodgovorno. Onda se nalazimo u situaciji da koristimo Poslovnik koji je napravljen za izuzetne slučajeve, recimo slučajeve kada premijer kaže da nekom ministru nije mesto u Vladi i onda mi čekamo već dve nedelje da vidimo kako će on da ode iz te Vlade, da li će da ostavku ili ćemo da ga smenimo. Nema toga. Onda ćemo verovatno dobiti ovako za pola dana, a možda i nećemo, kao i sve mi se više čini taj scenario da nećemo dobiti to razrešenje uopšte u ovom redovnom zasedanju. Ali, u svakom slučaju ovi kandidati čitajući biografije ispunjavaju uslove, ja verujem da je ova komisija Odbora za finansije dobro obavila svoj posao i da je izabrala najbolje kandidate. Nisam imao vremena, nažalost, da dođem do nekih saznanja da li je možda bilo nekih drugih, da li je neko možda imao neku zamerku na ceo ovaj proces i zbog svega toga, zbog te brzine kojom se ovo radi i kojom se stavlja na dnevni red, a koja po meni ničim nije opravdana, mi jednostavno ne možemo da glasamo zaovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Đurišiću. Da li još neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne.) Pošto nemamo listu prijavljenih za diskusiju, zaključujem jedinstveni pretres. Pošto smo obavili jedinstveni pretres Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.